Pokud jde ale o to, co jsem řekl na začátku vyvolávání marné naděje. Já si také přeji, aby Ukrajina zůstala stabilním evropským státem, stabilním evropským národem, ale myslím si, že ti, kteří mluví o tom, že je potřeba to finančně stabilizovat, by měli také mluvit o tom, kdo tam tu finanční nestabilitu, ten rozvrat, způsobil, a chtít to po těch, kteří to způsobili. V tomto ohledu si nemyslím, že současná asociační dohoda je vyjádřením vůle všech evropských národů.

Stabilita těchto vztahů. A ta se musí odvíjet právě od toho, jestli Evropa bude mít nadále zdroje pro vlastní stabilizaci, jestli bude mít zdroje pro to, aby vůbec byla schopna změnit svůj ekonomický potenciál, a to nejen jako obilnice Evropy, ale jako výrazný průmyslový stát. Tady mi není jasné, jak odpovíme ukrajinskému vedení, že nebudeme schopni jejich dluhy, které jsme nenadělali, zaplatit.

Zaplatí je ukrajinští oligarchové? Zaplatí je Spojené státy americké, nebo je zaplatí evropský daňový poplatník? O tom dnes jednáme. Děkuji vám. Děkuji panu místopředsedovi Filipovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Wernerová? Ne, není to faktická poznámka. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, byla tady kladena otázka, kdo rozvrátil ukrajinské hospodářství.

To si musíme uvědomit.

Bude nám to prospívat také.

Prosím, pane místopředsedo.

Paní a pánové, já jen krátce budu reagovat na slova pana předsedy Karla Schwarzenberga.

Protože, máte pravdu, měnila se cena ropy a plynu, ale vždycky byla nejvýše na polovině tržní ceny, za kterou ji kupovaly ostatní evropské státy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy před závěrečnými slovy paní zpravodajky a pana ministra. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu a poprosím pana ministra o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.